Takže jestli takhle chcete pokračovat u tohoto bodu, já myslím, že to je celkem zbytečné a že bychom si to mohli odpustit a jít jednat dál. Urážky skutečně nejsou úplně tady namístě. Takže prosím pojďme dál, ať ještě odhlasujeme to, co je potřeba. Děkuji za slovo. Já si jenom dovolím reagovat věcně na to jedno věcné vyjádření od pana kolegy Kalouska, který vlastně tady vyjádřil svůj nesouhlas s ustavením vyšetřovací komise, který zdůvodnil tím, že část podezření, která má vyšetřovací komise vyšetřovat, je předmětem trestního řízení v jiné věci.

Pan Kalousek byl dokonce předsedou této komise. Takže já bych poprosil, abychom drželi nějakou konzistenci a nepoužívali nepravdivé argumenty. Já spíš bych očekával, že pan Kalousek tady vystoupí s oznámením střetu zájmů, protože v roce 2010 dostala TOP 09 od pana Zdeňka Bakaly 8 milionů korun, kdy on byl prvním místopředsedou. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Proto zřídila vyšetřovací komisi. Já jsem tady neargumentoval, jak mně mylně vložil do úst pan předseda Michálek, tím, že je vedeno trestní řízení.

Promiňte, že vás tím zdržuji, ale musel jsem tenhle rozdíl zdůraznit. Ta kauza je u soudu, ne že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Děkuji. Jenom krátká faktická poznámka, že soud samozřejmě se nemůže zničehonic rozhodnout, že si přibere nějakého dalšího pachatele. Soud je vázán obsahem obžaloby, kterou mu předkládá státní zástupce. To znamená, opět je to příklad, kdy o tom, kdo bude trestně stíhán, rozhoduje státní zástupce tím, že předloží obžalobu, a o té soud rozhoduje.

Dobrý podvečer, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem trošku podjatý.

Ani korunu! Já jsem ve volební kampani samozřejmě na severní Moravě je to téma.